Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo. Kolega Šuker mogu ja nastaviti? Hvala vam lijepo. Nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Stanku je zatražio u ime kluba Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Kaže: „Pozdrav! Radi se o HRT kontrolorima. Danas mi je pokucao na vrata. Na moje pitanje tko je odgovara da je kontrola. Ja pitam kontrola čega, na što je gospodin odgovorio da otvorim vrata. Ja se ne snalazim u tom trenutku i otvaram vrata misleći da se radi nešto o struji ili plinu. Gospodin se tek tada predstavi da je iz HRT-a i pokušava ući u moj stan. Ja ga ne puštam, jer se spremam na posao i u žurbi sam. Još je pitao par nebitnih informacija i rekao kako ne plaćam HRT pristojbu, na što sam mu ja rekla i šta sad. Nakon toga je on ljutito odgovorio da će mi poslati obavijest. Ja pitam kakvu obavijest, kaže obavijest o plaćanju. Niti je provjerio je li imam TV niti ništa. Ponavljam u moj stan nije ušao. Jel' mi stvarno može poslati uplatnicu ili bilo što drugo?“ To mi je poslala djevojka jučer i danas piše sljedeće. Evo nastavak priče. Dobila sam obavijest o pokretanju prekršajnog postupka i da platim 240 kuna. Zvala sam kontrolora koji je napravio zapisnik. On tvrdi da ja imam TV, da sam tako rekla. Ja mu tvrdim da nemam TV i da nije imao na temelju čega napisati taj zapisnik. Poručio mi je da zovem HRT direkt tamo. Zovem nitko se ne javlja. Tražim drugi broj. Objasnim situaciju. Oni me opet šalju šefu kontrolora. E tu nastaje strka. Gospodin mi govori, da gdje god se budem selila po MUP-u da će oni mene pratiti i plaćat ću HRT pristojbu. Moram platiti ovo što mi je poslano. Ja mu govorim uporno da nemam uređaj i da nisam ništa potpisala, niti je njegov kontrolor bio u mom stanu. Po njihovom oni ne trebaju ulazit u stan. Znači može doći pred svaki stan i pisati prekršajne postupke bez utvrđenja posjedovanja tv prijamnika. Zatim sam poludila i pitala ga da što se ne usude kod političara otići koji javno govore da ne plaćaju pristojbu na što mi je on rekao i Pernaru ćemo poslati prekršajni postupak bez ikakvog spominjanja vas, moje strane on je odmah po vama opleo. Gdje mi živimo? Što dalje. Znači radi se o tome da građani misle ako nemaju televiziju, da ako otvore vrata HRT kontroloru i kažu mu mi nemamo televiziju, da će to kontrolor uvažiti. Međutim, informacija je netočna. I kontrolori danas bez da uopće pogledaju jel' vi imate televiziju na halo pišu prijave. Pročitat ću vam dalje što piše djevojka.

Ja sam potvrdila. Znači jedino što je djevojka rekla on ju je pitao jeste li vi ne znam Pero Perić, ona kaže ja sam Pero Perić. To je sve što je djevojka rekla. Ja pitam do kada će HRT to raditi, jer ovo nema veze sa zakonom. Znači on ako utvrdi da netko ima TV a ne plaća pretplatu, onda je čovjek u prekršaju. Ali ne može HRT kontrolor jednostavno pisat prekršajne naloge bez da je vidio uopće da li netko ima televiziju. Dajte molim vas dame i gospodo objasnite mi kako je to moguće u našoj zemlji, odnosno jasno je zašto je moguće. Naša zemlja nije pravna država, zakoni se ne poštuju. HRT kontrolori su iznad zakona i HRT radi protivno zakonu. I ovo što rade kontrolori ima podršku ne samo ravnatelja HRT-a, jer da nema ravnatelj bi zaustavio takvoj nepoštenoj praksi, nego ima i podršku vas u Saboru. Jer vi ste glasali za ovaj nadzorni, upravni odbor HRT-a glavnog ravnatelja. S time je sramota na vama i treba javno i otvoreno reći biračima da HDZ, da SDP, da Bandić Milan 365, da HNS i ovi manjinci koji su glasali za trenutnog ravnatelja i trenutnu upravu HRT-a oni su ti koji upropaštavaju sustavno svaka ljudska prava, negiraju ljudska prava. A pravo na pošten odnos, poštenu praksu to očito za HRT ne postoji. I birači kada glasaju za te stranke koje podržavaju HRT pretplatu i maltretiranje koje kontrolori rade, rade zapravo sami protiv sebe i ja ih ovom prilikom sve pozivam da podrže Živi zid jer ćemo zaustaviti tu praksu. I dali smo u Hrvatski sabor prijedlog izmjena Zakona o HRT-u kojim se TV pretplata ukida. I tada ćete vidjeti još jednom, ako uopće stave tu točku na dnevni red, da oni tko vam radi o glavi, a tko radi za vas.

Ja vas molim kolega možete i podsjećam vas temeljem članka 140. postaviti pitanje u pisanom obliku nadležnom ministarstvu, pa da će vam dati odgovor. A i drago mi je da ste u uvodnom dijelu rekli da se moraju poštivati zakoni, pa evo nadam se da ćete se tako ponašati i vi u vašem djelovanju.

neki način doći do neke mirovine. Ja ne govorim to populistički, jer i sam sam radio 41 g. u privredi, nisam populista. Ali, onda ste spomenuli Skandinavske zemlje. Oni misle unaprijed. Mi ne mislimo unaprijed. Evo, slučaj ovaj koji je i sada Pernar iznio, ta ista gospođa je trebala pustiti kontrolu, da pogleda dal ima ili nema televiziju, ali evo, neću ga pustiti, ali ću pričati kako nešto ne valja. Ne može sve biti da ne valja. Moramo odgovornost svi skupa imati. Mi smo država, svaki čovjek za sebe. Ja sam za to da treba pomoći, ali i zato, da treba voditi računa o svemu i unaprijed misliti. Međutim, mi evo sustavno, ali nije to od jučer, to je, ja ću opet reći, najmanje 100 g. odgajani smo da ne radimo, da se snađemo, da se, sposobnost nesnalaženja u mutnom, ustvari da prevarimo nekoga. A to mora, taj sustav jednom mora prestati, mora se znati, šta je, dovedeni smo ovdje gdje jesmo dovedeni i moramo početi poštivati pravnu državu. Mislim da je to vrijeme i da jednom kažemo, nismo i mi smo, i sam sam kriv za nešto. Prema tome, svi moramo prihvatiti u državu krivnju. Naravno politika je uvijek kriva, jer ona vodi državu, bez obzira koja je. Izvolite. Poštovani kolega Mišiću, ova zemlja je u prošlih 27 g. prošla rat i tranziciju gospodarstva sa planskom gospodarstva u tržišno gospodarstvo. Gledajte, mi možemo govoriti šta god hoćemo, ali imali smo do 1993. dokup staža. Znači, ljudi su platili malo, da bi mogli imati 2, 3 g. staža, da bi išao u mirovinu. Pa smo imali jednu, stečajnih kuga je bilo tada, gdje će ljudi nego u prijevremenu mirovinu. Pa smo 1999. imali 3000 invalida na skrbi mirovinskog sa nešto nižim primanjima od njihove mirovine, ajmo u mirovinu. Pa smo razdvojačine branitelje u mirovinu, nemaju dovoljno staža. Gledajte, mirovinski sustav, ako gledamo onaj izvorni dio koji počiva na uplaćenim doprinosa i taj transfer između živog rada i minulog rada, ne može to podnijeti. I svi dobro znamo i ne zadužujemo se za isplatu mirovinu, nego iz poreznih prihoda dodajemo onaj dio što fali. Mi se zadužujemo za kapitalne projekte, za autoceste, za ne znam šta. Mi smo dužni tim ljudima koji su kako tako izglađivali ova državu, bez obzira što smo mi jedan dio devastirali osigurati mirovinu, onoliko koliko možemo. Naravno da nema zadovoljnih, ali to nije razlog da idemo srušiti sve što smo napravili bez pokušaja da bilo šta popravimo da bolje funkcionira i da bolje to iskoristimo. Još jednom isprika kolega Mišić i vama kolegice Perić. Evo, ja ću se nadovezati upravo na ovu priču. Priča o mirovinama, o mirovinskom sustavu, o mirovinskim fondovima, je kontinuirana i vijećna priča koja će uvijek interesirati sve sadašnje zaposlenike, buduće umirovljenike, isto tako i sve ostale generacije. I to je nešto o čemu svaka vlada bez obzira koje opcije mora itekako voditi računa i to je pokazano da je to jedan kontinuitet koji ne smije ni na jedan način biti narušen. Voljela bi da naši kolege koji ionako vrlo depresivno govore o svemu tome, ne z nam, da li znaju, da je samo 14% sadašnje populacije umirovljenika, je ostvarilo prava to iz punog radnog vijeka. Dakle, preko 40 g. što je vrlo malo u odnosu na to da imamo sada u sustavu obveznih mirovinskih fondova oko milijun i 829000 obveznika. To je jako važno, jer kada to pomnožimo samo sa tih milijun i 800 onda vidite da je to svega 256000 ljudi. Međutim, upravo ovo što je kolega Hrelja spomenuo da se događalo sve ovo tijekom ovog razdoblja, zapravo kumulira sve ove potrebe i o svim tim umirovljenicima se mora voditi računa ovako ili onako. Samo donošenje izmjene zakona, zapravo prati potrebe društva, potrebe vremena, da se određene stvari riješe na bolje i da se tako nešto, bilo kakva druga situacija ili nekakav potres ili bilo potres u smislu bilo financijski potres ili drugih, da se što manje osjeti u mirovinama. Nije slučajno niti ono što se stalno spominje, da je zapravo problem starenja, stanovništva, veliki problem. Naime kod nas postoji opasnost, da će prosječna hrvatska mirovina, pasti ispod 30% što je recimo u odnosu, na 30% plaće u odnosu na zapad je to 40% Iako je sada u tim relativnim odnosima, zapadne zemlje imaju negdje 70% plaće, prosječne plaće. Mi moramo isto tako znati da kada se obračunavaju doprinosi da je najviša sada za 2018. bruto plaća može biti, odnosno najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 48 120 kuna, a maksimalna godišnja je 577 000 i nešto. Dakle, može se pitati svaki onaj koji radi za više od toga gdje odlaze njihovi novci koji su doprinijeli u taj ukupan sustav a uplaćuju dakle, više imaju možda plaću 50, 70 i više tisuća kuna. Dakle, to je isto jedan vid solidarnosti kojim se popunjava sve ono što nije ostvario netko drugi sa nižom plaćom. Svakako je cilj svake Vlade i svakog sustava da stvori što bolje uvjete da osnovice budu što više, da plaće budu što više i da se ovaj sustav zapravo dopunjava kvalitetno i da nakraju krajeva ima što više zaposlenih, da to nije 1,2 nego da je po mogućnosti najmanje 1 naprema 2 ako ne i više, da bi zapravo sustav bio održiv. Kada govorimo o visinama mirovina, onda moramo reći da je tu zakon isto tako definirao da najviša mirovina može biti 3,8 puta veća od najniže. Dakle, svi oni koji ostvaruju veće plaće pa iz toga bi proizašlo da trebaju imati veliku mirovinu, on neće moći ostvariti veću od upravo ovog omjera. Prema tome, to je važno reći da znaju i svi ostali da ne postoje beskonačne mirovine nego postoje ograničenja. E sad u odnosu na same promjene zakona i mirovinskih fondova, tu se zakon nekoliko puta mijenjao i sigurno je pokazao u određenom vremenskom periodu potrebu da mijenja 2014. pa onda 2015. itd., podjelu između fondova. Ono što je važno za same fondove reći, da člankom 22. je bitno da 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda se može uložiti u vrijednosne papire i druge oblike izvedenica dakle, samih vrijednosnica koje da bi se postigla zapravo određena sigurnost kod ulaganja, a isto tako da najviše 5% neto vrijednosti imovine fonda, može biti izložena prema istoj kreditnoj instituciji. Nekad je to bilo svega 3%, sada je to 5% Dakle, kod svake promjene se vodi računa upravo da je ta izloženost u odnosu na nekog trećeg da je što manja, da su rizici što manji i da bi evo, kao što je to dokazano, koji smo vidjeli kroz izvješća mirovinskih fondova, zapravo vrlo visoki prinosi uglavnom a kad kažemo da je neto imovina svih tih fondova preko 89 milijardi kuna, onda moramo reći da je u A fondu oko 569 milijuna kuna, u B fondu najviše preko 85 milijardi i u C fondu 3,68 milijardi. Dakle, u svemu tome je važno reći da je jako bitno voditi računa upravo o rizicima, o ulaganjima, o maksimalnim ulaganjima, mogućnost i dakako, ovo što zakon spominje i što navodi sada, da se to mora i kvalitetno kontrolirati, dakle da Državna revizija, da državna agencija za kontrolu mora zapravo o tome itekako voditi računa i da je to onda sigurnost i nas i budućih generacija da će sustav funkcionirati i da ćemo svi imati mirovine i dalje. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Grozdani Perić. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite.

Ima toliko osiguranika, a u tom broju su i neki koji su jednom radili a sad ne rade, možda su izvan zemlje itd., prema tome oni nisu obveznici, oni su, precizno je da su to osiguranici. Što se tiče onih koji imaju visoke plaće u RH, molim vas, popijte kavu sa gospodinom Šukerom, ono što iznad onih iznosa koji ste vi rekli, oni kroz zahtjev za povrat više uplaćenih doprinosa mogu dobiti slijedeće godine za ovu prošlu godinu uz plaćanje poreza 55% Tu smo se kolega Šuker i ja razišli, nismo se nikad složili, ja mislim da bi oni trebali doprinositi u sustavu generacijske solidarnosti jer su na neki način privilegirani jer imaju tako velike plaće a nisu ni po babi ni po stričevima a nisam siguran da su sve plaće baš ni po realnoj zaradi i firmi koju vode, moguće i da su im radnici jako dobro plaćeni. Možda među njima nekoga ima i iz sustava Agrokora, iz nekih firmi koje su propale. Prema tome, kažem kolega Šuker je tu, sigurno zna sve o tome, pa će vam sve objasniti ali ti novci nisu bačeni. I drugo, mi imamo sustav ovdje jednu dobronamjernu korekciju ovoga što ste rekli mi imamo sustav najnižih mirovina i najviših mirovina. Ne postoji jedna. Sve mirovine i najniže i najviše su vezane uz godine staža. I da samo dopunim jednu izreku koju ste rekli da važne su mirovine sa preko 40 godina staža, jer ta prosječna mirovina iznosi gotovo 72% prosječne plaće [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] I onda ne može nitko govoriti da mirovina ne ovisi o plaći i cijelom radnom vijeku. Zahvaljujem kolega Hrelja. Hvala lijepa na svim korekcijama. Možda sam se krivo izrazila, a točno je da bi možda bilo bolje da svi ovi koji imaju visoke plaće doprinose na ovaj način jer onda nam dugoročno možda ne bi falilo novca za određene pa i zdravstvo na primjer jer tu možemo onda paralelno vući paralelu jednog i drugog. Ali u svakom slučaju sada po sadašnjoj važećoj regulativi je, dakle to su maksimumi do koje je obvezno postupati na ovaj način a sve drugo je regulirano Zakonom o porezu na dohodak i slično.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa o ovoj temi bi se mogle napisati storije kako je to bilo, što je išlo. No s obzirom na poodmaklo vrijeme i ovaj veliki auditorij koji je u sabornici, ja ću se pokušat zadržat u principu, pokušati detektirati što je zakonodavac, predlagatelj zakona pokušao napraviti. Ja mislim da ove promjene neke nisu samo ponukane direktivama i određenim zakonskim promjenama. Ja mislim da su, mogu to slobodno reći kolegice i kolege iz ministarstva pokušale određene stvari koje su bile dosta medijski eksponirane u zadnje vrijeme, a to je ulaganje mirovinskih fondova i određene sumnje, pa ugradit u zakon iz jednostavnog razloga da ne bude sutra nejasnoća. I to je u svakom slučaju hvale vrijedan potez. Iako možda puno pitanja koje je danas ovdje postavljeno bi trebalo postaviti kad se raspravlja o izvješću o radu društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. To su različite stvari. Pa ovdje možda ovako kad čovjek koji je dugo u financijama pogleda neke odredbe, onda mu se čine smiješne, ali očigledno je zakonodavac želio i u zakon ugraditi da je netko obvezan provjeriti još neke stvari. Jer bili smo svjedoci 2009. da prvi su na koljena pali oni koji su imali najveći kreditni rejting. Dakle, dvije financijske institucije koje su imale najviši mogući kreditni rejting kad je počela financijska kriza u svom su pale na noge. Isto tako, ja sam ovdje u ovoj sabornici puno puta govorio i smatram da kreditni rejting RH je daleko viši od onoga koji je iz razloga što su nam do ulaska u EU govorili vaš je kreditni rejting takav jer niste članica EU, rizični ste. Onda kad smo ušli u EU oni nas nisu nagradili da nam kreditni rejting skoči za tri, četiri poena nego su nam onaj postojeći počeli snižavati zbog ekonomske krize. Zato kreditni rejting vjerojatno na žalost nije nikakvo mjerilo. No ja, s obzirom da ljudi koji upravljaju mirovinskim fondovima na njihove rezultate mislim da oni imaju i druge kanale kojima dolaze do informacije kakvo je stanje ocjena i procjena tih poduzeća, da temeljem toga vrše određena ulaganja. Iskreno govoreći biraju vjerojatno nekih ulaganja koja nisu zavrijedila možda da društva ulože novce obveznih mirovinskih fondova. I zato je ova odredba koja se stavlja u zakon da moraju izvršiti dodatne provjere dobra. Također je dobro da smo ugradili u ovu zakonsku, najprije u Zakon o reviziji, a onda to i ovaj zakon a to je obveza neovisnih revizora da naprave revidirano financijsko izvješće iz jednostavnog razloga što uvijek netko kad dođe sa strane ako pogleda stvari, stvar gleda daleko realnije i daleko bolje nešto što to netko gleda iznutra. I zato je ta odredba dobra. Međutim, ono što to ovdje otvoreno želim reći definitivno sa ovim zakonom mi otvaramo mogućnost društvima za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima da ulazi u neke rizičnije poslove nego što je to bilo do sada. To je naprosto činjenica. Zašto? Zato što kad pogledate izmjene ovoga zakona 90% izmjena se odnosi na društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a samo negdje oko 10% se odnosi na obvezne mirovinske fondove. Ja sam sa kolegama razgovarao, možda bi neke stvari trebalo do drugog čitanja razmisliti. A nama za naš saborski rad u budućnosti ja mislim da ovakvi zakonski prijedlozi nema potrebe da idu u dva čitanja. To je gubljenje vremena, jer ovdje se suštinski što se tiče zakona kolegice i kolege ne mijenja ništa. Mi ovdje mijenjamo određene tehničke odredbe. Međutim, ono što je osnovni postulat ovog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima mi ne mijenjamo. I mislim kad govorimo o Poslovniku i o našem radu, da bi bilo daleko efikasnije da se ovakvi zakoni idu u jedno čitanje i da se onda sa amandmanima stvari isprave. Mi ćemo sad dati ovdje prijedloge, ministarstvo će to razmatrati i onda hoće, neće usvojiti isto smo to mogli riješiti i kroz zakon. Dakle, ono što sam rekao za REGOS iz iskustva smatram da bi bilo za početak najbolje da se ova prijava rješava kod zaposlenika. Druga stvar istine radi. Prvih nekoliko godina se rad REGOS-a plaćao iz državnog proračuna i to nije bio mali iznos. Ja sam imao godine i godine otpora kao ministar da prisilim društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima da je to njihov trošak jer oni koriste te podatke, ne koristi ih država i ne koristi ih državni proračun dakle ako se osiguranicima uzimaju novci sa njihovog, praktički manji novci sa njihovih osobnog računa, da bi to bio trošak upravljanja mirovinskih fondova, sva tehnika koja je potrebna uz to, praktički treba biti trošak toga, tako da i taj iznos što se tiče rada REGOS-a i nismo mi, kolega Hrelja tu se referiram na vaš dio, nismo mi baš REGOS-u dali toliko puno posla da oni ovaj dio posla ne bi mogli raditi. I druga stvar, ono što predlažem svima da, ja sam zadnji put kad je bilo Izvješće o radu obveznih mirovinskih fondova, postavio to pitanje, pa mislim da zbog i naših građa i zbog ovog Visokog doma, treba postaviti ljudima pitanje da oni konačno kažu da je to osobna štednja i da je to nasljedno. Znači imamo karakter osobne štednje, onda to ostaje nekome kao što ostaje i vaš račun u poslovnoj banci, tako i na vašem računu u tom društvu za upravljanje obveznih mirovinskih fondova ostaju ti novci i normalno, ako nije napisano drugačije nekakvom ostavinskom raspravom, pripada nasljednicima kako je to podijeljeno. I još želim nešto reći, želim reći nešto zbog istine jer ako itko je javno išao tamo negdje kad je bila kriza da se trebaju ukinuti mirovinski fondovi, bio sam ja. Iz jednostavnog razloga što sam smatrao u tom trenutku tih 40 milijardi je potrebnije u državnom proračunu nego ovako. Ali želim nešto reći, kolegice i kolege, pravi efekat drugog stupa mirovinskog će se vidjeti negdje tek 2022., 2023., 2024. Tada bi trebalo doći do smanjenja, uzmimo da stvar nije dinamična nego statična, da bude godišnja isplata mirovina 36 milijardi, tada bi trebalo doći do godišnjeg smanjenja godišnjeg troška mirovina negdje po prilici 5,6 milijardi kuna. Tada bi trebalo doći jer zašto? 2002. godine svi koji su bili stariji od 40 godina su bili obvezni ulaska u drugi stup mirovinskog, dakle očekuje se da će oni negdje za 22, 23, 24 godine što muški, što ženski ići u mirovinu i dobivati dio mirovine iz drugog stupa i tada će se vidjeti financijski efekat. Sve do tada su nagađanja. I još nešto, kad se krenulo u reformu, i kad se donosilo 2002., krenulo u to, rečeno je da će do 2008. iznos za izdvajanje u drugi stup se povećat na 10%-tnih poena. Međutim, zbog situacije u proračunu, zbog svega, mi smo planirali s obzirom da smo 2008. bili blizu suficita državnog proračuna, da ćemo to napraviti kad dođemo u suficit, ali nažalost došla je ekonomska kriza i ono što je realna opasnost i to treba otvoreno reći, pitanje je koliko sa 5% možemo očekivati. Međutim, treba još nešto reći. A to je da prosječna plaća u trenutku kad se krenulo u mirovinsku reformu, i danas je po prilici 1 naprema 2, skoro 1 naprema 3, jer 2000., znači nećemo uzeti ni '98. ni 2002. prosječna plaća je bila ispod 3 000 kuna a ona je danas ovako, pa prema tome to su vrlo sistematične, metodične stvari i kad govorimo o tome kakva će biti situacija umirovljenika, sve to moramo uzeti u obzir jer ja ne bi htio naše drage buduće umirovljenike plašiti jer mislim da to naprosto nije dobro niti lijepo zbog traume koje imaju naši djedovi i bake u ovom trenutku sa niskim mirovinama. Zahvaljujem, kolega Šuker na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Kolega Šuker, ja se nadam da ćemo se složiti da ovaj zakon u jednoj rečenici rečeno, daje više ovlaštenja društvima za upravljanje mirovinskim fondovima uz povećane obaveze i čuvanja od rizika. Mislim da je to suština ovih izmjena i dopuna zakona. Dam ti više ovlaštenja ali si dužan smanjiti rizike odnosno rizična ulaganja. Kolega Šuker, ja sam rekao vezano za REGOS da je isto taj zakon bio u prvom čitanju i da smo upravo u tom prvom čitanju REGOS-u dali za isto izdvajanje iz … [[Govornik se ne razumije.]] ulaznih naknada, da smo im dali više posla pa između ostalog mogu i ovaj posao koji je predviđen ovim zakonom kvalitetno odraditi u komunikaciji sa novim osiguranicima. Dakle, ne tražimo od njih da rade prospekte da moraju raditi društva, ne tražimo da informiraju o godišnjim prinosima i o imovini u obveznim mirovinskim fondovima nego da samo animiraju ljude da se sami odluče koji će mirovinski fond odnosno koji će mirovinski fond uzeti. A s vama se apsolutno slažem da bi trebali nastaviti razgovarati i o tome što je s tim ušteđenim sredstvima ako netko ne doživi mirovinu jer ako doživi mirovinu zna se da je to nasljedno, što je ako ne doživi, dal' je to njegova štednja ili nije, isto tako morali bi razgovarati o naknadama modova koji koriste švicarske … [[Govornik se ne razumije.]] tablice što nije prilagođeno hrvatskom društvu i još o mnogočemu.

Kolega Hrelja, ja sam u svojoj raspravi u principu na jedan plastičan način pokušao reći što se ovdje događa iz jednostavnog razloga da sutra ne bi netko rekao nešto ovako, onako. Pa i danas smo čuli priču, je netko je kupio ove i one dionice i sad možete misliti nekog bedaka tamo koji sjedi u upravi društva za upravljanje o obveznim fondovima, on je otišao, kupio nekakve bezvezne dionice pa je na njim da koristim ovu uličnu retoriku „popušio“ toliko i toliko novaca i nikome ništa. I mi smo sad lijepo ugradili u zakon tu odredbu pa mi njega sutra kad podnosimo izvješće možemo reći, ajde da vidimo vašu analitiku kad ste ulagali u to, što ste vi napravili, što ste provjerili. To je više zbog toga nego, jer ja čisto sumnjam da netko tko ej ulagao, sve su to lukavi stari lisci da oni nisu znali kakva je situacija, druga stvar nije Hrvatska jedno takvo ogromno tržište da svi o svima ne znamo sve. I druga, mene stalno zanima, ja ću stvarno to tražiti kad bude slijedeće, koliko su izgubili na dionicama Agrokora, koliko su izgubili obvezni mirovinski fondovi. Baš me zanima. Pa da vidimo koliko ste uložili u koje dionice i na kraju krajeva da li su oni ostali i dalje vlasnici jer ja koliko se sjećam, one su obveznice sve pokupovali i oni tu nisu imali velikih gubitaka. I druga stvar, što će se dogoditi s obzirom da smo mi njima definirali da godišnje moraju uložiti toliko i toliko posto u državne obveznice RH, evo ga, mi s obzirom na povijesno vrijeme niskih kamatnih stopa, Hrvatska država se sad zadužuje uz 2,75-3%, a možda će to biti i manje. Dakle, mi njih tjeramo da ulože novce gdje im je prinos 3% Ne možemo ih sutra pozivat na odgovornost zašto vam prinos nije 5 ili 6 nego je 4% Jer mi smo i zakonom definirali kako je to bilo atraktivno prije nekoliko godina kad je prinos na obveznice bio 5,5-6%, tako to sad više nije atraktivno. Ispričavam se, samo jednu rečenicu. Poštovani kolega Ante Babić. Izvolite. S obzirom da je toga dosta toga rečeno, a i s obzirom da je gospodin Šuker zapravo sistematično objasnio ovaj prijedlog zakona i dobro je rekao da ovaj zakon nije trebao ići u dva čitanja, ali tako smo se odlučili jer neće tu biti nikakvih amandmana i zapravo se ne radi o mirovinskim fondovima, više se on oslanja na mirovinska društva. Zapravo, želim samo pojasniti.

Nešto je kolega Bunjac govorio o tome, a to je taj treći mirovinski stup gdje je zapravo i subvencija država negdje oko 15% maksimalno na razini godine do 750 kuna. Dakle, ovaj dio vezano za kategorije A, B i C, o tome je govorio i gospodin Hrelja pa nema smisla sve ponavljati, ali isto tako treba reći da u ovom trenutku imamo milijun i 829000 korisnika i zapravo sredstva koja su vezan uz mirovinske fondove gotovo 90 milijardi kuna o tome kako su i na koji način su se ona trošila i o tome smo imali izvješće u jesen 2017. godine. Bitno je možda još jednom naglasiti određene stvari koje se rješavaju ovim zakonom. Dakle, vezano za mirovinska društva koja mogu stjecati udjele i u drugom mirovinskom društvu, terminološki usklađivanje vezano za E-uredbu, i to je jako bitno i tu se govori zapravo o poravnanju središnjim i druge ugovorne strane, kao i članu sustava poravnanja – što je bitno. Zatim, mirovinska društva koja moraju ispostaviti učinkovit proces procjene kreditne sposobnosti, o tome se razgovaralo, dakle, moraju sada sami napraviti svoju kreditnu sposobnost što je dosta dobro i smanjuje određeni rizik. U svakom slučaju, pozdravljam i to vezano za depozite sredstava kod pojedinih kreditnih institucija. Dobro je da to bude na više mjesta i ne treba zapravo stavljati sva jaja u istu košaru, a s obzirom, a vjerujem da je u ovome sudjelovala HANFA i da se HANFA kao nadzorno tijelo koje provodi zapravo nadzor jednog nebankarskog financijskog sektora želi zapravo i sebe tu zaštititi zbog očuvanja same stabilnosti.

Prelazimo na slijedeću raspravu. Poštovani kolega Ivan Pernar. Nije nazočan. Gubi pravo na raspravu. Imamo završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolegice i kolege, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Znači, htio bih reći završno da mirovinska društva ili fond menadžera da budem najprecizniji godišnje uzimaju 300 milijuna kuna naknada. Oni će, naime, za otprilike 5 godina raspolagati jednim cijelim hrvatskim proračunom. Svake godine uzmu 300 milijuna pa računajte koja su to sredstva, kako se netko bogati na račun umirovljenika koji dakle, imaju mirovine na razini socijalnih slučajeva. Jesu li uspješni u Čileu i Argentini gdje su doveli mirovinski sustav za sam rub propasti? Zašto su Poljska, Slovačka, Rumunjska, Mađarska ukinule drugi stup, obavezni i pretvorile ga u dobrovoljno? Zašto su Latvija, Litva, Estonija zamrznule ulaganja u drugi stup ako je on tako dobar? Ovdje imamo inače jedan zanimljiv fenomen da se čak i sadašnji i bivši ministri HDZ-a slažu oko toga da bi drugi mirovinski stup trebalo pretvoriti u dobrovoljni. I to je vrlo zanimljivo. Znači, ministri znaju što je na stvari, čak se eto slažu na neki način i samnom, ali nemoćni su to provesti. Tu vidimo jednu zanimljivu stvar koji mi u Živom zidu cijelo vrijeme uporno ponavljamo, a to je da iznad Vlade postoji netko. Netko moćniji. A taj moćniji su dakle, banke, ti moćniji su interesni lobiji koji jednostavno ne dozvoljavaju da se radi nešto protivno njihovim uskim materijalnim interesima. Zato imamo slučajeve ne samo da imamo drugi mirovinski stup od kojega nema neke velike koristi, nego i slučajeve da nemamo GMO deklaracije, da se GMO hrana slobodno prodaje i brojne druge štetne odluke koje nisu na korist građana. Ako se doista želi stvoriti stabilni mirovinski sustav jedino ispravno što možemo napraviti je otvarati radna mjesta. To je jedini pravi odgovor. I u tu svrhu bi trebali ulagati svaku kunu, a ne hraniti debele guske u mirovinskim društvima. Kakva je svrha uopće uplaćivanja mirovina ili pričama o nekakvoj 2030. i 2040. godini ako ćemo se svi do onda iseliti ili barem radno sposobni građani ako će se iseliti iz Hrvatske. Tko će uplaćivati u te fondove. Treba preživjeti 2018. da bismo mogli planirati 2040. Također ako se želi riješiti pitanje mirovinskog sustava treba poraditi na uplati doprinosa, brojni poslodavci, neki kažu čak do 30% ne uplaćuju doprinose nego rade u području rade tzv. sive ekonomije. Također treba riješiti pitanje povlaštenih mirovina, prijevremenih mirovina. Ona kaže produžite građanima da rade do 67. godine.

Neka mirovinska društva objasne zašto se ulagalo u Agrokor, zašto se ulagalo u Nexe Grupu, zašto se ulagalo u Luku Ploče, u Petrokemiju, Centar banku, Credo banku, Ingra-u, Magma-u, Optimu gdje su sve napravile gubitke u milijardama našeg novca. Oni to mogu raditi, a znate zašto? Zato što članovi uprava, fond menadžeri će uvijek imati istu plaću poslova u mirovinski fond, pozitivno ili ne. Oni nije u riziku, nije u riziku, nema nikakvu odgovornost, može raditi što hoće.

Također bih postavio zbog čega se ne dozvoljava rad predstavnicima radnika i umirovljenicima da sjede u nadzornim odborima mirovinskih društava? Zašto HANFA to ne dozvoljava? Možda baš zato da se onda može sa tim novcem raspolagati onako kako se raspolaže, bez ikakvog stvarnog nadzora.

Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Najbolje bi ignorirati sve atraktivne činjenice koje se izgovaraju i ne reagirati, ali mislim da to nije put u životu, to treba boriti za istinu i reći činjenice javnosti, pa da li razumila ili ne razumila javnost, da li volili populizam ili ne volili, ali treba ljude suočiti sa činjenicama. Ja nisam advokat mirovinskih fondova, tražim da rade bolje, tražim da budu oprezniji, tražim da budu u funkciji boljih mirovina, ne slažem da će one nastupiti 2025., ali 2035. će se sigurno osloboditi to, sa većom sigurnošću mogu reć to nego sa 2025. Tražim da se govori istina.

I morate znati da poslovanje obveznih mirovinskih fondova i društava koja upravljaju sa njima ne utječe ama baš ništa u ovom trenutku na mirovine sadašnjih umirovljenika osim onih 150 koje je rečeno koji primaju mirovinu iz drugog stupa jer im je to bilo isplativije i jer su uplaćivali, ali to im je bilo u datom trenutku isplativije jer su imali i imali su pravo izbora opet koji smo im mi ovdje kao zakonodavac dali. Nije to došlo samo od sebe nego se sve kreiralo vezano uz mirovinske fondove ovdje u ovoj kući sve izmjene zakona. I ja nisam zadovoljan s vama kolega Bunjac koji mislite da sve što smo do sada radili ne valja, da sada samo valja ona istina koju vi zagovarate. A ta istina je poprilično neprovjerena, neutemeljena činjenica i ovo nije moj obračun s vama.

Mirovina se računa na temelju uplate doprinosa kroz godine iz prvog stupa. Može biti da je neko 1999. utvrdio početnu aktualnu vrijednost mirovine nisko. Sumnjam da će to neko ići danas ispravljati. Može biti, ja ne govorim da je sve tu bilo u tom procesu idealno, ali je tako kako je i ujednačenost je korisnika prava i po generacijama i po svemu. Ja bih na vašem mjestu se jako više zalagao da ovi novi umirovljenici drugog stupa za uplate po principu, jednaka prava za jednak uplatu doprinosa za godine uplate samo u prvi stup dobivaju 27% Time se njih postavlja praktički u poziciju poštivanja ustavnog načela da smo jednaka prava po jednakim obvezama odnosno doprinosima.

Zahvaljujem poštovani kolega Hrelja.

Pa evo, imaju i drugi ljudi kontakta sa umirovljenicima, na koncu konca i moji roditelji su umirovljenici, pa svakodnevno mogu vidjeti vlastitim očima, kako oni žive, s kakvim se problemima susreću. Evo, ako želite, upravo će sada završiti saborska rasprava, ja ću vas povesti tu dole do Trga bana Jelačića, gdje umirovljenici kopaju po kantama za smeće, pa ćemo razgovarati s njima, pa im vi objasnite HANFA, REGOS, sve te neke pojmove, koje ste sad ovdje efektno koristili. Pa oni će vas na kraju pitati, gospodine Hrelja imate 5 kuna. Ljude zanima kako će danas preživjeti, ljude zanima, gdje će se grijati, ljude zanima, kako se zove gdje će spavati a mnogi od njih si to nažalost, žive u jednoj jako velikoj neizvjesnosti. Meni je isto tako žao što spavate na ušima dok ja govorim, a poslije toga, komentirate moje govore, da sam ja vrlo dobro tijekom svoje rasprave u ime kluba zastupnika objasnio na koji način drugi stup utječe na cjelokupno društvo, a ne samo na buduće umirovljenike. U ovom trenutku je javni dug, zbog drugo stupa porastao za jednu trećinu. Čim se smanjuje +broj zaposlenih i povećava iseljavanja, imate manje uplata i u prvi i u drugi i u treći stup. I to vam je direktna posljedica dakle, malih mirovina i nezadovoljstvo umirovljenika. Da imamo više zaposlenih, da imamo manji javni dug, bilo bi više doprinosa, samim time bi bilo više usklađivanje mirovine itd.

Izvolite. Upravo vi, kolega Bunjac sjedite na ušima dok ja govorim ili želite krivo razumjeti, ali ja ne želim se nikada miješati u vaš rad povjesničara i ne miješam vas se. Ali, nemojte ignorirati ni u kom slučaju 15 g. rada za umirovljenike i bavljenja rješavanjem umirovljeničkih problema. Da je stanje u umirovljeničkom korpusu vrlo teško. Ali, izborite se umjesto da se bavite makroekonomskim predviđanjima, kako ste rekli prije, izborite se, riješite jedan konkretan mirovinski problem. Uzmite ga i riješite. Recimo, one koji me sada zovu ili kopaju po kontejnerima, riješiti ćemo ili kroz mirovinski sustav ili kroz sustav socijale. Stabilna država ima sustave, koje rješavaju probleme. Hoćete to rješavati, imati ćete moju pomoć. To o ovim ljudima o kojima vi govorite, neće donijeti kunu više mirovine, ali možemo govoriti o tome da smo spremni kao društvo reći, ako je mirovinski sustav, osiguranje za starost i bolest, da ćete zajedno sa mnom, glasati, da penalizacija prestane u 70 g. Hoćemo se oko toga dogovoriti, to će riješiti dio siromaštva, jer je to dio sustava i sustav će funkcionirati. Ali, da ćete vi kroz mirovinsko sve riješiti, nemojte. Nemojte biti u toj zabludi, i nemojte širiti, stvarno nemojte širiti populizam, to nema smisla. Izvolite.

Druga stvar imali smo neki dan, ovdje raspravu oko izmjene Zakona o REGOS-u, tada su mogli postaviti pitanje predstavnici ministarstva da nam kažu koliko godišnje REGOS košta. Druga stvar, kada imamo godišnje izvješće o radu društava, za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, tamo su oni unutra, napisali sve, pa ih idemo pitati, koliko vi koštate. Pa ako je istina, da oni godišnje uprihoduju, sa upravljanje sa tim sredstvima negdje oko 5 milijardi kuna. Ako je njihova naknada 300 milijuna, oni tuda pokrivaju naknadu prema HANFA-i i REGOS-u onda je njihov trošak 6% od onoga što su oni uprihodovali, oplemenila sredstva. Dakle, ajmo konačno raspravljati o činjenicama, o tome, danas raspravljati da li ovako ili da li onako, je vrlo teško.

Ja ću vam reći da iz proračuna 2004., 2005. i 2006. za rad REGOS se izdvajalo negdje oko 90 milijuna kuna.

Pa na kraju krajeva i zadnji put je državna tajnica rekla da su u kontinuiteta 300 milijuna nalazi koje se ne mogu rasporediti i nije tako lako. I nije ništa palo s neba, sve nešto košta, ali ajmo postaviti pitanje kad je vrijem za to? Izvolite. Slažem se kolega Šuker, da o toj priči moramo razgovarati kada je izvješće HANFA-e, kada je izvješće o poslovanju obveznih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. Tu nema, tu nema dileme ali možemo kritizirati ali budimo konstruktivni da ako nešto nekom uzmemo moramo drugdje, iz drugog, dakle iz drugog izvora dati da bi nešto funkcioniralo. Da li je sustav baš najpametnije postavljen, o tome možemo uvijek otvarati, da li moramo imati modove, da li to možemo postaviti situaciju kao kod mirovinsko osiguravajućeg društva za, da budem precizan i jasan za isplatu mirovina ili to možemo napraviti kao životna osiguranja da istovremeno se mogu primati uplate i davati isplate. Nisam taj koji će davati i nuditi odgovor ali svi zajedno, Vlada, ministarstvo, HANF-a, svi oni koji se time bave mogu nam dati odgovor da li je to moguće, da li je moguće izbjeći jedan, jedan trošak, da li je moguće izbjeći ulazne provizije koje umanjuju, kada nešto uštedim, koje mi umanjuju moju mirovinu koja će biti u isplati. O tome se da razgovarati, ja sam suglasan s vama da imamo još dosta pitanja koja su otvorena i koja traže odgovor ali to je ustvari samo u funkciji unapređenja sustava. Imamo završnu riječ poštovane državne tajnice gospođe Majde Burić, izvolite. Zahvaljujem, evo prije svega zahvaljujem svima na burnoj raspravi, smatram da prije svega treba reći da je mirovinski sustav jedno vrlo ozbiljno i kompleksno područje i da mu upravo na takav način, dakle ozbiljan i odgovoran način treba i pristupati. Drago mi je da se većina složila da drugi mirovinski stup treba jačati a ne razbijati zbog partikularnih, populističkih i osobnih interesa. Osim toga smatram da treba reći i da drugom stupu treba dati šansu budući da je ovdje danas lijepo izrečeno u raspravi i da drugi stup svoju zrelost postiže tek nakon 20, 30 godina a budući da je on uveden tek 2002. godine njegovo najbolje vrijeme tek dolazi. Osim toga, smatram da ni sadašnje a ni buduće umirovljenike ne treba strašiti, ne treba širiti paniku. Mirovinski sustav je stabilan a to dokazuje redovito isplaćivanje mirovina, mirovine koje ne kasne niti jedan dan, tako će biti i ubuduće. Ono što ovo ministarstvo sada radi jest priprema mirovinske reforme koja će biti provedena u drugom kvartalu 2018. godine i koja ima za cilj dugoročnu održivost mirovinskoga sustava i također adekvatnost mirovina. Ono što također treba spomenuti jest da je ova Vlada osigurala 1,2 milijarde kuna za povećanje mirovina u ovoj godini, odnosno za usklađivanje, što je 2,76% u dva navrata i da je to najveće povećanje od 2010. odnosno da je to trostruko veće povećanje u odnosu na 2016. godinu. Također smatram da širenje apokaliptičnih misli koje smo danas imali prilike ovdje čuti i ja bih to tako rekla babarogiziranje mirovinskih fondova i drugoga stupa nisu nikako dobri, budući da se ovdje zaista radi o jednoj vrlo ozbiljnoj i odgovornoj temi, i ozbiljnoj i kompleksnoj temi, ne samo za sadašnje umirovljenike nego i za one buduće. Smatram da ovdje treba spomenuti i činjenice koje su krivo interpretirane, dakle činjenica jest da je udio prosječne mirovine u plaći u RH 47% a ne 30 i nešto posto kao što je rečeno u raspravi dok je udio mirovine u plaći za dugogodišnjega osiguranika kao što je lijepo rekao gospodin Hrelja 72% a to samo znači da trebamo i dalje ustrajati na što dužem ostanku na tržištu rada budući da takvih umirovljenika da nas imamo svega 19% Htjela bih također naglasiti da je zaista imperativ svima nama povećanje broja zaposlenih što imamo i danas uspoređujući naravno sa 2013., recimo godinom vidjeti da zaista idemo u dobrom smjeru jer 2013. godine broj osiguranika na HZMO-u bio je milijun i 132 tisuće dok je danas to milijun i 475 tisuća osiguranika. Osim toga, mislim da valja spomenuti i makroekonomske pokazatelje koji su također krivo izneseni u nekim vrlo disonantnim tonovima odnosno u apokaliptičnim tonovima. Dakle evidentan je rast BDP-a, 3,3%, dok je 2013. godine on bio -2,9%, smanjenje javnog duga, javne financije koje nikad nisu bile toliko stabilne koliko su sada, rekordna turistička sezona, itd., itd. Još jedanput naglašavam, imperativ je zaista povećanje broja zaposlenih, budući da kada govorimo o broju umirovljenika uvijek ih stavljamo u odnos sa brojem zaposlenih kako bi taj odnos odnosno suodnos bio što bolji a danas je on 1,21. Dobila sam 2 pitanja, kolika je plaća članova mirovinskih fondova pa je onda to pitanje preregulirano odnosno malo preusmjereno, nisu mirovinski fondovi nego članovi mirovinskih društava. Kolika je plaća članova mirovinskih društava, dakle mislim da je to pitanje trebalo biti postavljeno tijekom jedne druge rasprave a to je rasprava o izvještaju o radu obaveznih mirovinskih fondova koju smo imali u Hrvatskom saboru i to u srpnju 2017. godine kada sam kao državna tajnica predstavljala taj izvještaj. Samnom je bilo 4 kolega iz mirovinskih društava pa ste tada mogli postaviti to pitanje direktno gospodi, vjerujem da biste dobili zadovoljavajući odgovor. Kolika će biti moja mirovina to je također bilo postavljeno pitanje. Nije ovdje bitno kolika će biti moja mirovina, bitno je ono što je također tijekom rasprave rečeno na koji način se računa mirovina a to je nekoliko puta naglašeno i treba možda još jedanput ponoviti. Kolika će biti mirovina sviju nas iz prvog stupa ovisi o stažu odnosno o godinama provedenim na tržištu rada kao i o visini plaće, kolika će biti mirovina iz drugog stupa ovisi naravno o kapitaliziranju tih sredstava u drugom stupu. Mislim da valja još pojasniti i obavijest, dakle članak 17. ovih izmjena i dopuna zakona gdje se govori da će REGOS slati obavijest svim budućim novozaposlenim osobama kako bismo rasteretili privremeni račun, odnosno ta sredstva preusmjeravali u što kraćem vremenu na osobne račune jer je cilj da ta sredstva zaista završe na osobnim računima i da se oni kapitaliziraju. Dakle ta obavijest, još jedanput naglašavam neće imati veze ni sa kakvom propagandom već isključivo činjenicama i informacijama, na razini informacije koja je vrlo jednostavno rečena i usmjerena isključivo na novozaposlene koji bi trebali u što kraćem roku zaista odabrati svoj obavezni mirovinski fond. Ukoliko ne tada će oni sami biti razvrstani u B kategoriju određenog fonda. I za kraj, budući da je u nekoliko navrata spominjano na koji način su utjecale dionice Agrokora na sam sustav mirovina, odnosno održivosti. Spomenuti ću samo sljedeće da je struktura ulaganja mirovinskih fondova 71% u državne obveznice, 15% u inozemne obveznice i svega 11% u dionice. Ekonomski stručnjaci kao i gospodin Grbovac iz … [[Govornik se ne razumije.]] javno je govorio upravo o tome i to su javno dostupni podaci gdje su stručnjaci rekli da situacija sa Agrokorom nikako ne dovodi u pitanje niti doprinose, niti sigurnost isplate mirovina. Da su ulaganja u dionice u drugom stupu dugoročna, to znamo svi i da većinski dio portfelja mirovinskih fondova je vrlo, vrlo konzervativno ulagan dakle opet se vraćam na onih svega 11% koji se ulažu u dionice. Krajem 9.-og mjeseca 2017. godine sva 4 mirovinska fonda imali su manje od milijardu kuna ulaganje u dionice Agrokora i tada je sav novac uložen u Koncern iznosio svega 1% ukupne imovine a javno dostupni podaci pokazuju i sljedeće da mirovinski fondovi nisu izgubili zbog Agrokora jer su uglavnom rasprodali dionice o čemu su govorili i gospoda iz mirovinskih fondova kada smo razgovarali o izvješću u 2017. godini i kada su rekli da su neki na njima i zaradili, jedan mirovinski fond 31 milijuna kuna, drugi mirovinski fond 270 milijuna kuna. Dakle, još jednom ponavljam to su javno dostupni podaci. Još jednom želim zaista svim zahvaliti na burnoj raspravi i reći, odnosno naglasiti još jedanput da mi je drago što se većina zaista složila da treba jačati drugi mirovinski stup a ne ga razbijati zbog partikularnih, populističkih i osobnih interesa. Zahvaljujem na raspravi. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici gospođi Majdi Burić na ovoj završnoj riječi. Imamo dvije replike, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Pa normalno da se vi i gospodin Hrelja slažete, vi ste na koncu konca zajedno digli ruku za proračun, još samo fali i službeni potpis na koaliciju ali ona neformalno i ovako postoji pa onda možda nije niti potrebna. Žao mi je što se vaša stranka služi populizmom pa u programu vjerodostojno najavljuje veće mirovine koje građani ne vide, što najavljuje osnivanje agrarne banke, što najavljuje 180 tisuća radnih mjesta, što najavljuje smanjenje PDV-a kojega nema. Žao mi je što ste najavili zabranu deložacije iz jedinoga doma, izmjene Ovršnoga zakona, toga nigdje nema. Prema tome, služili ste se vrlo jeftinim populizmom da dođete na vlast a sada ste sva svoja obećanja zaboravili. Ono što vi činite nije ništa drugo nego podilaženje bankama jer se služite samo njihovim izvješćima a da ste imalo realni razgovarali biste sa hrvatskim znanstvenicima, čitali biste njihove članke, razgovarali biste sa udrugama umirovljenika i sa umirovljenicima pa biste znali da oni ne žive dobro, znali biste te mirovine nisu u redu. I svo ovo vaše ponašanje, čuli biste iz njihovih usta da oni vama nisu ni na koji način prioritet, vama su prioritet protokolarni posjeti za koje nitko ne zna koji im je smisao dok hrvatske građane i njihove najdublje težnje nazivate marginalnima. To je poruka koju šalje vaša Vlada i u tome vas treba raskrinkati. Poštovani i uvaženi zastupniče Bunjac. O radu ove Vlade najbolje govore rezultati ove Vlade koje sam maloprije iznijela, ako treba ponoviti ću. Dakle još jedanput rezultati ove Vlade su ono što najviše govori o ovoj Vladi. S kime se ja slažem ili ne slažem to ste mi nabili na nos, mislim da to ne bih niti komentirala. Mislim da je uvijek dobro raditi za budućnost i za funkcionalnost sustava, pa u ovom smislu u kojem govorimo, to je mirovinski sustav i dobrobit naših sadašnjih i budućih građana. Da uvijek ću se složiti sa svima koji imaju progresivne, proaktivne, funkcionalne stavove koji se u tom smislu mogu primijeniti. A što ste tiče suradnje sa umirovljenicima i udrugama umirovljenika vi jako dobro znate za Nacionalno vijeće za starije osobe sa kojima mi kontinuirano imamo razgovore. Evo ga u petak je novo Nacionalno vijeće i vrlo nam je drago da ćemo opet razmjenjivati naša iskustva i odgovoriti na mnogobrojna pitanja, a nadamo se sve u svrhu dobrobiti kako sadašnjih tako i budućih umirovljenika. O kralju populizma ne bih govorila. Poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovana državna tajnice, ja se nadam da se dogodio lapsus. Vi ste rekli da će se mirovinska reforma odraditi u drugom kvartalu ove godine. Ja se nadam da ste htjeli reći da će biti prezentirana mirovinska reforma, jer postoji procedura prvog i drugog čitanja itd. Pa kažem nemojte da se pogrešno shvati da će to se ekspres odraditi, neće bez javne rasprave itd. Drugo, kad sam govorio o članku 17. i o informiranju od strane REGOS-a novih osiguranika onda sam samo molio da stavite na vagu brzinu rješavanja tih novaca koji stoje na zasebnom računu i važnost samostalnog odlučivanja pojedinca u koji će se fond opredijeliti. Dakle i zato nisam tražio da ostane šest mjeseci, nego da se da vremena da se u dva mjeseca ta procedura odradi jer je vrlo važno da čovjek svjesno odluči gdje u kom fondu će biti da izabere, a ne da ga se automatski u to svrstava. I na kraju nije uobičajeno, ali kolega Bunjac mogli bi poštivati i moje godine i iskustvo i ne replicirati tajnici da se obračunavate sa mnom. Ja znam zašto sam digao ruku za proračun, a kad budete vi rješavali problem 3600, 5200 umirovljenika onda mi se javite.

Slažem se sa vama, dakle vezano uz mirovinsku reformu, upućivanje u saborsku proceduru drugi kvartal 2018. godine. Evo da budem precizniji, ali razumijemo se. Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Majdi Burić na odgovoru. Još jednom zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici gospođi Majdi Burić i njenim suradnicama Meliti Čičak, pomoćnici ministra rada i mirovinskog sustava, te gospođi Morani Derenčinović Ruk voditeljici Direkcije za investicijske i mirovinske fondove HANFA-e. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro sa radom u 9,30 sati točkom dnevnog reda Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2018. do 2020.